Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji dnešní jednací den přerušené 12. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami a případně mi oznámili, kdo hlasuje kartou náhradní.

S náhradní kartou číslo 2 hlasuje pan kolega Mašek. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejprve vás chci seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.

A ještě bych vás chtěl upozornit, že bod 67, odpovědi členů vlády na písemné interpelace, je již vyčerpán, takže naše jednání zahájíme ve čtvrtek v 9.00 dalšími body dle schváleného pořadu. Ještě jednou písemné interpelace ve čtvrtek nebudou. Budeme pokračovat dle schváleného pořadu. Pokud nezazní námitky, nechal bych o návrzích z grémia hlasovat najednou. Ptám se, zda je zde návrh. Hlásí se pan předseda Faltýnek K pořadu schůze, ano. Takže pan předseda Faltýnek k pořadu schůze. Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, pane předsedo. Já jsem se pokusil na jednání grémia najít shodu na vyřazení některých bodů z pořadu schůze, bohužel se mi to nepodařilo. Proto chci přednést svůj konkrétní návrh, a to abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl vyřadit z pořadu schůze následující body.

Můj návrh se opírá o fakt, že ne ještě všechny tyto body, konkrétně dva, byly projednány ve volebním výboru.

Ale rozumím tomu, pokud tento návrh neprojde, tak bych ho potom modifikoval, aby byly vyřazeny z pořadu schůze ty dva body, které ještě nebyly projednány na volebním výboru.

Děkuji.

Prosím, pane předsedo. Dobrý den, pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové.

Aby to bylo hlasovatelné, tak kdyby s tím souhlasil, že bychom ten jeho návrh rozdělili na dva.

A pokud mohu soudit podle výsledků hlasování ve volebním výboru mě tedy překvapuje jako člena volebního výboru, že pan předseda to chce vyřadit, když to máme odpracované není žádný důvod. Takže my vyřazení těchto dvou konkrétních bodů nepodpoříme právě proto, že už byly řádně projednány ve volebním výboru, ale jsme připraveni podpořit vyřazení bodů 61 a 65.

To si myslím, že nedává smysl.